Název návrhu zákona: Zákon o evidenci tržeb. Zpracovatel, zástupce předkladatele: Ministerstvo financí.

Další odrážka, implementace práva EU: Ne.

Cíl návrhu zákona. Jednoznačně definovaným hlavním cílem je zavedení nástroje, kterým bude zajištěno omezení šedé ekonomiky, efektivnější výběr daní, zejména daní z příjmu a DPH, a narovnání tržního prostředí na základě navrženého postupu evidence tržeb. 3. Agregované dopady návrhů zákona. 3.1. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano. Jak typické slovo.

Jestli můžu, pane předsedající, poprosit, aby nalevo byl klid. Domnívám se, že by si například mohli místo hlučení tady vyřešit problém, že do dnešní deváté hodiny byla přerušena také předchozí schůze, která řádně běží, a nevím, jak budete řešit ve 14 hodin pokračování schůze řádné. Myslím, že můžete pokračovat ve svém projevu. Děkuji. Já nechci zdržovat, ale v případě, že takto bude...

Problém je, že vy jste podle výsledků minulých voleb druhá nejsilnější politická strana, ale o co jste silnější, o to menší odpovědnost vůči veřejnosti, vůči 10,5 milionu obyvatel této země, máte.

Já se domnívám Já vás požádám, pane předsedo, abyste mluvil k projednávanému tématu. Já mám přednostní právo, pane předsedající. A jestliže oni tady reagují způsobem, který nepatří do Poslanecké sněmovny, tak se jim v dobrém snažím vysvětlit celou tuto záležitost. Já bych poprosil pana ministra financí, pokud se nechce chovat solidně a slušně, je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, v dolní komoře, tak ať se sebere a klidně neposlouchá a odejde pryč. A může se i klidně vrátit tam, odkud přišel. Já vás opět žádám, pane předsedo, abyste mluvil k projednávanému tématu, a to je program této schůze. Prosím, pokračujte. Děkuji. Takže 3.1., já to zopakuji, protože jste zajisté ztratili nit. 3.1. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano.

Do těchto nákladů jsou zahrnuty i náklady na služby pro veřejnost, to znamená na PR a call centrum omlouvám se, tudíž proto asi ten telefon. Tyto náklady jsou však předpokládány především v prvních dvou letech projektu. Předpokládá se výrazně pozitivní vliv evidence tržeb na příjmovou stránku státního rozpočtu, zvýšení daňového inkasa ve výši cca 12,5 mld. korun, podrobněji viz strana 59 až 66. To, že vyberete navíc krátký komentář 12,5 mld korun, tomu snad může věřit už jenom Babiš a jeho poradce Michl. Úprava zasáhne většinu podnikajících subjektů. Lze očekávat narovnání tržního prostředí v důsledku efektivnějšího odhalování zatajených skutečných tržeb. Většině povinných subjektů vznikne náklad na odpovídající technické zařízení umožňující online evidovat tržbu. U některých budou tyto náklady marginální, u některých větší. Součástí návrhu jsou opatření kompenzující tyto náklady menším podnikatelským fyzickým osobám, u kterých je prezentována nejnižší vybavenost potřebnými pokladními zařízeními. Podrobněji viz strana 50 až 58. Takže podnikatelské subjekty budou zasaženy.

Ty tržby územně samosprávních celků jsou vyňaty z evidenční povinnosti, proto neočekáváme dopady na tyto subjekty. Tady bych poprosil, až se dostaneme ke zdůvodňování a argumentaci, zda by tedy předkladatel mohl říci, že si za tímto tvrzením stojí. Není mi jasné, jak bude rozčleněno, protože je veliká provázanost...

Jak budou řešeny vztahy mezi tím, že obce budou vyňaty, jejich dodavatelé nebudou, nebo jak bude nakládáno s těmi společnostmi, které mají obchodní ráz?